Podle článku 27 odst. 2 Ústavy České republiky za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Jde o indemitu poslance za činy jinak trestné, které jsou projevem.

To se týká pouze přestupků, které nejsou projevem.

Odepřeli komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno. Týká se pouze trestných činů, které nejsou projevem, protože pro trestné činy spáchané projevem mají poslanci indemitu. O takových trestných činech, dáli Poslanecká sněmovna souhlas se stíháním poslance, vedou klasické trestní řízení orgány činné v trestním řízení.

Týká se pouze a jedině trestných činů, které jsou projevem, nikoli jiných trestných činů či jiných než trestných deliktních forem jednání, například přestupků.

To se týká pouze těch projevů poslance, které nejsou trestným činem, ale tyto projevy jsou zároveň jednáním, které může být i přestupkem, jímž se oprávněná osoba cítí uražena.

To se týká pouze přestupků, které nejsou projevem.

Na tomto místě je třeba uvést, že indemita je specifickou formou ochrany poslance, nikoli rozšířením o další legislativní možnost jej postihnout.

Předseda Poslanecké sněmovny je oprávněn podat podnět k zavedení disciplinárního řízení pouze a jedině v případě projevu poslance, který by bylo možno kvalifikovat jako čin jinak trestný. Další vadou rádoby rozhodnutí MIV je vada absence odkazu na konkrétní právní normu zakládající deliktní odpovědnost mého klienta.

V zájmu nastolení zákonnosti, jelikož neargumentuji ke skutku věcně, nezaměňujte prosím zákonnost za spravedlnost, které se nyní dovolávám, to však musím přejít, neboť se zákonnosti dovolávám vůči právním laikům.

Naproti tomu projevem podle Ústavního soudu není fyzický útok.

I kdyby v těchto případech bylo naplněno subjektivní kritérium, nebude splněno kritérium objektivní, neboť tato jednání nejsou vnímána řadovým pozorovatelem primárně jako sdělení informace nebo vyjádření názoru.